Návrh na volbu členů Rady České televize Pan předseda volební komise Martin Kolovratník má slovo.

I v tomto případě volební výbor vyhlásil 14denní lhůtu do 20. ledna a na těchto šest míst mu bylo doručeno celkem 86 nominací od oprávněných organizací a spolků. Volební výbor provedl ono zúžení opět na trojnásobek, tedy na 18 kandidátů, a toto zúžení postoupil volební komisi, která návrh přijala ve svém usnesení číslo 152. Pro stenozáznam rychle přečtu oněch 18 nominantů volebního výboru.

Otevírám rozpravu. Jsou zde přihlášeni pan poslanec Valenta, pan poslanec Výborný, ale s přednostním právem jsou přihlášeni pan předseda Stanjura a pan ministr Zaorálek, v tomto pořadí. Takže slovo má pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím. Děkuji za slovo. V tuto chvíli z tohoto místa dívám se mu do očí chci vyzvat předsedu volebního výboru, aby rezignoval na svou funkci. Za chvíli to zdůvodním.

Myslím, že pro všechny bude lepší, kdyby pan poslanec Berkovec dneska rezignoval, abychom se k tomu nemuseli minimálně dvakrát vracet jednou na volebním výboru a pak na plénu Poslanecké sněmovny. Poprvé řešili jsme to opakovaně na grémiu Poslanecké sněmovny, bez publicity nicméně tehdy pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček svolal uzavřené jednání poslanců ke zprávám České televize. To bylo akceptováno. Mnozí z nás to kritizovali, proto se dobrovolně toho nezúčastnili.

Nicméně zákon o České televizi jasně stanoví předpoklady pro výkon funkce člena Rady České televize a současně jasně stanoví kompetence Rady České televize. Ani v jednom jsem se nedočetl, že předpokladem pro tuto funkci je, že bude fandit hnutí ANO a Andreji Babišovi, či naopak, že stopkou pro výkon této funkce je to, pokud někdo kritizuje hnutí ANO, nebo přímo, jak píše pan předseda Berkovec, AB.

Já tomu úplně nevěřím.

Nevím, jak jste si něco takového vůbec mohl dovolit.

Děkuji, pane doktore. Ne, paní doktorko.

V čem má spočívat ta výborná kooperace? Pane poslanče, rezignujte na svoji funkci dnes a teď a rychle! To místo patří hnutí ANO. My to plně respektujeme. Je tam dostatek členů ve volebním výboru, kteří jsou schopni získat i podporu z řad opozice jak na volebním výboru, tak na plénu Poslanecké sněmovny. Zdravím je. Děkuji. Teď budeme postupovat následujícím způsobem. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Plzák a přednostní práva vypadají takto, abyste všichni věděli, jaké bude pořadí: pan ministr Zaorálek, dále vystoupí pan poslanec Výborný, který má přednostní právo, protože vystupuje se stanoviskem poslaneckého klubu, paní předsedkyně Pekarová Adamová, pan předseda Ivan Bartoš, pan předseda Vít Rakušan. To jsou přednostní práva. Pan poslanec Plzák má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu reagovat na svého předřečníka, který otevřel diskusi. Pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, vy se ptáte, jak si pan kolega poslanec Berkovec mohl dovolit. Ale ten email nebyl určen vám. Ten byl určen mně.

Ale mě zajímala i jejich stranickost vůči našemu hnutí, protože my chceme nestranné lidi, ať jsou v tom negativním, nebo pozitivním. S faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Stanjura. Máte slovo.